O vašich nápadech s jinou variantou dálnice D3 na obchvatu Českých Budějovic je to stejný případ. Navíc údajně jste zastavil přípravu dálnice D3 na území Středočeského kraje. Je to pravda?

Není náhodou vaším postojem zpochybněna českorakouská smlouva? Jak tohle vaše počínání konvenuje s výroky vašeho šéfa Babiše o neschopnosti vybudovat propojení naší země se sousedy? Samostatnou kapitolou je rekonstrukce dálnice D1. Každý vnímavý uživatel si musí všimnout, že staré pořádky se v éře ministra Prachaře nádherně rychle vrátily.

Zatím se v dopravních omezeních nestal zásadní karambol.

Můžete nám sdělit, kdo a proč toto zrušil? Jaký malér se musí stát, aby se opatření vrátila do kvality, ve které byla? Usínáte, pane ministře, s vědomím, že jste pro bezpečnost uživatelů D1 udělal maximum možného? Zřejmě v tom spočívá vysvětlení, že se znovu vrátila česká specialita po realizaci dopravních omezení, rozuměj uzavírky, následuje technologická přestávka. Zřejmě se dodavatelé stavby musí technologicky zotavit a smířit s faktem, že budou pracovat. Jiné vysvětlení kromě organizačního chaosu při vedení investic mě nenapadá. Díky vašemu způsobu vedení rezortu se zhroutily původní časové plány na druhou etapu rekonstrukce D1. Můžete potvrdit, jestli pan Čížek skutečně nechal zastavit přípravné práce na třetí etapu rekonstrukce, geologické průzkumy, zaměření, diagnostiku stávajících silnic? Do průběhu prvé etapy jste vy či vaši podřízení zasáhli způsobem silně neprofesionálním. Jak vysvětlíte změnu podmínek tendru, za který lze jednoznačně považovat náhradu cementobetonové vozovky na sjezdu u Jihlavy? Prosím, neargumentujte žádostí hejtmana Kraje Vysočina pana Běhounka, který požádal s ohledem na špatné parametry objízdných tras o maximální zkrácení lhůty rekonstrukce. To nelze vydávat za závazné stanovisko státní správy. Zřejmě jste porušili pravidla veřejné soutěže, smluvní ujednání s dodavateli nevím, co je ve smlouvě, podmínky čerpání evropských fondů. Kdo ponese odpovědnost za případné škody? Na veřejnost pronikly informace o podivných krocích při rekonstrukci úseku D1, kde probíhá spor s dodavatelem Železniční stavitelství Brno. Je pravdou, pane ministře, že se ŘSD jednostranně zřeklo možnosti zápočtu penále za zpoždění stavby proti plnění dodavatele? Je pravdou, že tam má fungovat jakási arbitrážní komise, ve které stát tahá za kratší konec?

Ale následná ujednání a kroky zavánějí jednostranně nevýhodným plněním v neprospěch investora a to už je vaše odpovědnost. Na tuto část odpovídat nemusíte, protože jsem se v mezidobí dostal k dokumentu a odcituji vám část dodatku, některá ustanovení, která vaši lidé podepsali :